Prosím, máte slovo. Tak děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se rád přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu vedenému v systému jako dokument č. 1932.

A oproti tomu snížení výdajů kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství o částku také 1 mld. korun a ve specifickém ukazateli podpora agropotravinářského komplexu. To odůvodnění je poměrně prosté. Kůrovcovou kalamitu jsme asi všichni zaznamenali. A jestliže ty škody, které napáchala v letošním roce, byly značné, tak predikce na příští rok hovoří o tom, že to bude ještě daleko horší.

A tímto se tedy opět přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, vážená vládo, dovolte mi, abych načetla doprovodné usnesení k návrhu státního rozpočtu pro rok 2019. Je to pokus již tedy dvakrát úspěšný, v minulém a předminulém roce, a věřím, že také v tomto roce se Poslanecká sněmovna napříč politickým spektrem shodne na tom, aby doporučila a podpořila vládu v jejím úsilí o opakované zvyšování platů učitelů a také dalších nepedagogických pracovníků ve školách a také další cíle, které uložila vládě v minulých letech.